Pane ministře, jsou tady dvě faktické. Omlouvám se. Ne, rušíte. Nechci zdržovat pana ministra.

Ale jak máme možnost už dneska vidět, tak bylo rychlejší Ministerstvo obrany a Ministerstvo obrany už vypisuje nějaké dotační programy právě na tyto podpory těchto branných spolků do budoucna. Takže já bych byl rád, pokud by se nám to budoucna podařilo to opravdu dostat pod Ministerstvo vnitra, popřípadě samozřejmě i to Ministerstvo obrany.

Já už budu velmi stručný, protože souhlasím s paní poslankyní Černochovou, že je potřeba tu věc, která se opravdu vyjednávala dlouho, posunout kupředu.

Nyní vystoupí pan poslanec Marek Novák a připraví se pan poslanec Radek Koten. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Jedná se především o znemožnění zakládání a fungování paramilitárních skupin a domobrany mimo veřejnou kontrolu. Sdružování občanů plně podporuji, nicméně je zde nutno jasně nastavit právní rámec pro subjekty, které mají za cíl při své činnosti používat zbraně. Nemůžeme dopustit, aby zde vznikaly subjekty, jejichž hlavní myšlenkou může být jakkoliv orientovaná nenávist, ať už k jiné rase, národnosti, či sociální skupině obyvatel. Osobně se setkávám se spolky, které pracují s mládeží, motivují své členy právě ke společenské odpovědnosti, lásce k vlasti a demokratickému řádu společnosti. Právě zde vidím smysl jednoznačné podpory této činnosti. Mimo hlavní myšlenku návrhu zákona jsou zde řešeny další oblasti, jako zavedení možnosti střelecké přípravy a nastavení jasného právního a odborného rámce. Předkladatelé se mimo jiné inspirovali jak dobrou praxí u subjektů v České republice, tak také benchmarkem okolních zemí, kde je již podobná norma zavedena, a konkrétně ve Švýcarsku a Izraeli. V oblasti snížení rizika zneužití výrobků, které mohou být využity jako zbraně, je cílem zpřísnit pravidla zejména v době trvajícího ohrožení státu, tedy krizovém stavu, kterým jsme si také prošli. V neposlední řadě je cílem umožnit v optimálním rozsahu nakládat se zbraněmi osobám v postavení příslušníka bezpečnostního sboru nebo obdobným osobám s odpovídajícím výcvikem v nakládání se zbraněmi právě tak, aby tyto osoby byly efektivně plnit své úkoly a přispívat k zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, a to právě i v době mimo svou službu nebo mimo pracovní dobu. A známe mnoho případů, kdy právě tito lidé pomohli zachránit právě jiné životy nebo majetek svých spoluobčanů. Závěrem zdůrazním, že oblast nakládání se zbraněmi je jednou z nejdůležitějších, klíčových oblastí právní úpravy v bezpečnostní oblasti. Ta je navíc oblastí průřezovou. Představuje průnik celé bezpečnostní politiky státu. Jedním z našich nejdůležitějších úkolů právě i jako poslanců Parlamentu je zabezpečit bezpečnost obyvatelstva. Bezpečí je dle uznávané Maslowovy pyramidy jednou z nejzákladnějších potřeb člověka. Proto vás zde, vážení kolegové, vážené kolegyně, vyzývám, nebuďme v lidech pouze dojem, ale konejme kroky, aby bylo v naší zemi ještě bezpečněji. Nyní vystoupí pan poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, tato implementační novela směrnice Evropské unie, je to tisk označený, nebo očíslovaný 92, nakládání se zbraněmi, omezuje trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřních záležitostí států v rámci vnitřní bezpečnosti České republiky. Je to v rozporu s právem Evropské unie. Argumenty, které používá Evropská komise, že bojuje zákazem některých druhů zbraní s terorismem, jsou naprosto liché, protože pachatelé trestných činů a teroristé si zbraně vždy pořizují na černém trhu. Tato novela cílí na slušné občany, legální držitele střelných zbraní. Jsme proti diktátu Evropské unie, která chce slušné občany v České republice odzbrojit naprosto salámovou metodou, tedy postupně.

Vidíme to nyní právě na hranicích Řecko a Turecko, jakým způsobem se k sobě chovají dva členové paktu NATO. Proto podávám návrh na zamítnutí. Děkuji za pozornost.

Takže já si tady poznamenám ten návrh na zamítnutí, ano, a nyní požádám o vystoupení pana poslance Jiřího Kobzu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych také rád poprosil o podporu návrhu zákona o nakládání se zbraněmi, sněmovní tisk 669, protože si myslím, že se jedná o zákon, který je velmi potřebný, a popravdě řečeno, o kterém si myslím, že už tady dávno měl být.